Také děkuji paní místopředsedkyni.

Takže v tuto chvíli panu poslanci předávám slovo. A pane poslanče, vašich pět minut. Děkuji, paní předsedající. Stav legislativní nouze, dámy a pánové. Návrh novely pandemického zákona má být projednáván ve stavu legislativní nouze podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ovšem tento institut legislativní nouze lze použít pouze v případě cituji: mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Přijde mi to až paradoxní, že ten zákon vlastně tyto vysoké národohospodářské škody přináší, přináší omezení svobod a v podstatě přináší i omezení některých bezpečností jako potravinové a podobně, protože zásobování potravinami v momentě, kdy lidi nemůžou nakupovat a nemůžou do práce, tak samozřejmě má svoje problémy. Takže dochází k takovému paradoxu, že ten stav legislativní nouze, který by měl zabránit těmto škodám, je vlastně sám způsobuje. Navíc splnění těchto podmínek musí vláda dostatečně prokázat, jak vyplývá i z bohaté judikatury našeho ústavního soudnictví. Vláda ovšem tento svůj požadavek na zrychlené legislativní řízení nikterak neprokázala, ale to nebránilo předsedkyni Sněmovny paní Pekarové Adamové v tom, aby stav legislativní nouze vyhlásila. Osobně si myslím, že to je naprosto arogantní neúcta k ústavě a zákonům. Je navíc základním principem demokratického právního státu i principem dělby demokratické moci, aby zákonodárná moc přijímala zákony standardním legislativním procesem s dostatečným prostorem na parlamentní diskusi a kontrolu. Porušení tohoto procesu je pak nepřijatelným zásahem do samotných základů parlamentní demokracie. Je tedy zjevné, že ani jedna z podmínek pro vyhlášení stavu legislativní nouze v případě novely pandemického zákona nenastala. A opřít toto rozhodnutí o to, že by k tomu snad mohlo někdy dojít v budoucnu a že by snad možná někdy někde tyto podmínky za dlouhý čas mohly být naplněny, si myslím, že je velmi nesprávné. Přičemž ovšem žádné relevantní a logické argumenty pro předpoklad, že by podmínky obsažené v zákonném ustanovení o stavu legislativní nouze měly být v budoucnu splněny, neexistují. Je naprosto nesmyslné a skandální, že namísto zmírnění či zrušení pandemického zákona navrhuje vláda mnohem přísnější zákonnou úpravu, a navíc se pohybuje na samotné hraně ústavnosti, či spíše už za ní. Pokud by pandemický zákon byl přijat, je to zralé na ústavní žalobu, říká například advokátka Vladana Vališová. Víte, kdo je autorem tohoto výroku? A měli bychom zde citovat z nálezu Ústavního soudu 55/10, který se týká právě přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze.

Mezi tyto stěžejní principy náleží také původně právní zásada slyšet všechny strany a konečně i požadavek veřejného a transparentního projednání zákona. Institut vyhlášení stavu legislativní nouze omezuje či relativizuje shora uvedené ústavní principy, a proto musí být podmínky pro jeho využití vykládány velmi přísně a restriktivně. Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze je existence mimořádných okolností, které mají potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem, anebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Takovou okolností může být jen situace, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o situaci přírodní katastrofy. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi. Děkuji, paní předsedající. Také děkuji. A než pozvu dalšího řečníka, dovolím si přečíst omluvy.

Dále zde máme omluvu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, a to po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů. A to jsem vyčerpala v tuto chvíli všechny došlé omluvy. Takže v tuto chvíli budu konstatovat, že další ke stavu legislativní nouze, poprosím k řečnickému pultu, aby přišel pan poslanec Radek Koten. Máte tam pak další přihlášku, takže já bych s vámi dohodla, že pak bych znovu pustila, že byste v tuto chvíli vyčerpal těch dvakrát pět minut, a nebudu vás přerušovat. Děkuji mnohokrát, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přeji vám krásné odpoledne, takové pozdější.

Já si myslím, že v minulosti nikdy nebylo tolik zákonů přijímáno ve stavu legislativní nouze. Společenská situace vzniklá v důsledku epidemie nemoci covid, a to zjara roku 2020, si vyžadovala mimořádné reakce veřejné moci.

Tedy dá se říct, že členové parlamentu i veřejnost měli na seznámení s návrhy velmi malý čas, nebo minimální, a ten čas byl tak krátký, že nebylo možné, aby se předkládané legislativní předlohy detailně prostudovaly, posoudily a mohlo se jim případně kvalifikované oponovat. Jak se bohužel ukazuje, vláda i parlament pokračují v této nastavené praxi, v tomto nešvaru, a návrhy zákonů jsou předkládány a projednávány ve stavu legislativní nouze i tam, kde k jejich přípravě měla veřejná moc k dispozici nejméně půl roku.